Čili prosím vás, volte slova, kolegové, a neříkejte do budoucna, že pro něco hlasovat nebudete, i kdyby to bylo skvělé. Děkuji. Poslední faktická poznámka zrušena, vracíme se do obecné rozpravy.

Dobrý večer, dámy a pánové, konečně jsem se dostal ke slovu, abych tady prezentoval i nějaké své zkušenosti a abych se vrátil k tomu, co se tady od samého začátku dělo, protože jsem ve středu těchto problémů a myslím si, že a pan ministr to může potvrdit jsme to byli všichni, kteří jsme dávali dohromady ten systém, ano?

Dneska tento deficit, protože se to neučinilo, s sebou táhneme jako ten největší problém zvládání ukrajinské krize.

Ten rozdíl je pořád velký.

Ale pořád jsme v téhle situaci, že nemáme jasný přehled o tom, kde ti lidé jsou, a to je to, co nám bude dělat problémy. Takže musím tady říct kriticky, pane ministře, že tady toto se nezvládlo. Od začátku v rámci evidence uprchlíků, v rámci KACPU, jsme nenašli model dodnes řádně fungující, který by potvrzoval, kde ti lidé se nachází, kde jsou.

Ale nechci tady vystupovat jenom z pohledu toho, abych tady lacině kritizoval. Dle mého názoru, pokud nebudeme mít validní data, skutečně budeme pořád se pohybovat v jakémsi rozpětí, které je poměrně široké na to, abychom se dokázali na to rozumně připravit. O tom prostě není sporu a musíme s tím něco dělat, musíme to nějakým způsobem napravit. Ta skupina není tak velká, jak je množství, množina těch, kteří skutečně humanitární pomoc potřebovali, nicméně je tady a do jisté míry ne do jisté míry, velmi nám komplikuje život. To znamená, bohužel tady funguje princip, že i těch 5 % možná to není ani 5 %, je to mnohem méně nám prostě ten život komplikuje a musíme to nějak napravit.

A tady se vrátím k tomu, co tady zaznělo.

Takže prosím, já si myslím, že bychom měli lex Ukrajina II přijmout.

Prosím, to není pravda.

Byli jsme vyzváni, abychom ty náklady předložili, a já jenom chci říct, že nás už to jako kraje stálo 30 milionů. Nepoloží, my to zvládáme.

To znamená, nemáme v podstatě možnost, jak tyto věci rozumně řešit do budoucna, a budeme muset ty peníze ubírat z jiných řekněme témat, která bychom chtěli financovat. Takže já bych chtěl, abychom se domluvili i na tom, že pravidla řekněme uhrazení nákladů budou definována. Když jsme se setkali poprvé s panem ministrem financí, tak zaznělo: Dvě třetiny vláda, třetinu si zaplatíte vy jako samosprávy.

Zatím se tak neděje, takže já bych velmi plédoval za to, abychom se začali o tom skutečně seriózně bavit. Jak říkám, já si myslím, že zatím to asi žádnému kraji a žádné velké obci nezlomí vaz, ale budoucnost bude taková, že se musíme s tímto vypořádat. Takže na závěr mi dovolte ještě jednou, co jsem říkal: jsem za to, abychom tento zákon přijali, myslím si, že to je jediná možnost k tomu, abychom se vyhnuli chaosu, protože když nebude nouzový stav a nebude lex Ukrajina, tak nám skutečně zkolabuje systém ubytování a všechny systémy, které s tím souvisí.